Děkuji za slovo, pane předsedající. Ušetří se tedy 200 milionů.

A nyní paní poslankyně Kořanová bude interpelovat přítomného ministra Zaorálka ve věci výstavby nové budovy Národní knihovny České republiky. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Chtěla bych se vás tedy zeptat na následující: Za prvé. Za druhé.

Za třetí.

Děkuji vám. Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

Děkuji za interpelaci. Skutečně se tím zabýváme i v těch intencích, které byly naznačeny.

Všechny ty alternativy řešení, budování různých alternativ v podstatě v rámci toho Klementina se ukázaly být neživotné a domnívám se, že ta každá úvaha skončí u toho, že Národní knihovna, její centrum musí být vystavěno znovu.

A jenom ještě jednu věc bych řekl, že v současné době mi připadá, že velice roste role knihoven. Ale když se podíváte třeba do Liberce, Hradce Králové, Brna, tak tam máte dneska moderní, velmi dobře fungující knihovny, které se stávají víc než jenom místem půjčování knížek. Jsou to opravdu taková společenská centra, komunitní centra těch měst, která plní celou řadu funkcí. To znamená a víte, že i další města dneska zvažují, jako třeba Ostrava, stavbu knihovny právě jako určitého centra dokonce.

Takže je tu nutnost postavit novou budovu. Já tady velmi zjednodušeně říkám ty argumenty, které bych chtěl předložit nakonec i vládě, a chtěl bych, abychom začali se pohybovat směrem k tomu. To je myslím ten váš druhý dotaz, nebo první. Jednali jsme, informoval jsem o tom, že tady musíme začít kooperovat, protože není možné v hlavním městě stavět Národní knihovnu samozřejmě bez dohody s hlavním městem.

Samozřejmě Praha s tím obecně souhlasí, to není věc nějakého sporu, a teď, protože tohle by měla být hlavně tedy akce vlády a státu, ale potřebujeme součinnost samozřejmě pražské radnice při hledání místa.

To bylo mé takové provizorní, které jsem v těch jednáních uplatňoval.

To znamená, já si dovedu představit, že v této chvíli určitě jsme schopni to rozjet, protože kdybychom se rozhodli, že i budeme Není to doplňující dotaz.

Takže v této chvíli to vypadá, že Praha by hledala i místo výstavby zřejmě jinde. Za deset let se hodně věcí změní.

Ale dneska jsme už příliš daleko od toho. A také zřejmě není možné vůbec na tom místě o tom uvažovat. Takže ono je všechno jinak.

Děkuji.